Dneska využíváme Norské fondy, které jsou po celém světě, a Norsko si může bez své účasti v Evropské unii promiňte mi dělat, co chce, protože na to prostě má.

A pan ministr zahraničí tady říkal, že se dávala vždycky licence a nákup.

Nejdříve odpovězte poctivě na to, jaký je záměr. Odpovězte poctivě, co s tím chcete dělat.

Tak prosím vás, opravdu nejsem nějaký hlupák, který by si tohle nechal líbit.

Chtěl jsem tam jet, ale když jsem viděl, kam to sunete, co s tím chcete udělat, tak jsem si to musel zatraceně rozmyslet a spolu s předsedou klubu vlastně zrušit předvolební akce pro všechny naše poslance, pro všechny kandidáty, a říci jim, že tady prostě budou dneska sedět, protože ten mandát trvá a já si nenechám vyčítat, že jsem s tím nic nedělal.

Ano, ale já nejsem ten, kdo tady o tom rozhodoval v minulosti, jako to nejsou ti, kteří tady jsou.

K čemu je to dobré, kam směřujete? Jak je možné, že v srpnu pan šéf poradců Špidla věděl víc, než věděli poslanci ve vašich odpovědích? To znamená, že jste ty odpovědi nechtěli napsat popravdě? Kam jste směřovali? Víte, byl jsem přesvědčen, že v politice existují věci, které se musí dodržovat, a existují věci, které prostě každá politická strana si nechává pro sebe, aby zvolila nějaký strategický směr. A já si to opravdu nenechám líbit, protože už jsem dost poučen o tom, co jste slibovali a co jste udělali. Já jsem slyšel hodně slibů a moc dobře jsem věděl, že některé sliby nebudete chtít splnit, protože jste uzavírali koalice, ve kterých se to nehodilo. A já si dovolím, abych byl opravdu věcný, reagovat ještě na to, co řekl pan ministr Zaorálek ne, pardon, pan ministr vnitra.

Jestli ji neumíte unést, tak odstupte. A já jsem přesvědčen, že když budete chtít unést svou odpovědnost, budete vy sami muset prohlásit to memorandum za nulitní, za neplatné od samého počátku. Za prvé, ten, kdo to podepisoval za tu takzvaně australskou firmu, není oprávněn jednat za držitele licence. A vy jste to neměli projednáno tak, jak máte.

Já jsem si ho dobře prostudoval, já vím, co je vaší povinností a jak odpovídáte. Vím dokonce, že pan ministr Drobil podepsal tu první licenci. Musím se ptát, kdo podepsal to prodloužení. Nemusí. Nic takového v horním zákoně není. A prosím vás, neříkejte takové věty, kterými tady opravdu znevažujete sami sebe a děláte z veřejnosti hlupáky. Proč si myslíte, že vám to profesoři na univerzitách vezmou jako hotovou věc?

Jeho dluhy byly minimální. Dnes je prodáno za 2 biliony korun tehdejších cen a náš dluh je více než 1,6 bilionu. Návrh na usnesení přednese předseda poslaneckého klubu. Jsem přesvědčen, že místo vymlouvání byste opravdu mohli vést věcnou diskusi. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Nyní vystoupí jako další s přednostním právem pan předseda vlády.